Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Nejprve je zde interpelace na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, který odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci údajného prodeje lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 611. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Je to tak. Nemohu tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat, až bude přítomen pan ministr. Další interpelací je interpelace na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, která odpověděla na interpelaci poslance Ivana Bartoše ve věci zprávy o finančních opravách EU prostředků v České republice. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno v rozpravě. V okamžiku přerušení byl přihlášen k vystoupení v rozpravě pan poslanec Ivan Bartoš.

Pan místopředseda Pikal.

Já jsem na začátku poučil ve smyslu § 112. Je tomu tak.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 659.

Máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zaznělo tady, že pan premiér není přítomen. Za těch okolností bych vás chtěl požádat o vyslovení souhlasu s přerušením projednávání této interpelace až do doby přítomnosti pana premiéra.